Děkuji. Děkuju mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu hlasovat proti tomuto návrhu, a to v zásadě ze sedmi následujících důvodů.

Druhý důvod, ten návrh je zjevnou reakcí na spoustu, a to říkám s plnou vážností, smutných konkrétních případů, zejména tedy z poslední doby, ale trestní právo se nemá měnit na základě reakce na byť velmi smutné případy napadení, nebo dokonce nedejbože smrtelných napadení kantorů.

A tady uvedu příklad. Kdo jste tady ze školství, já tam mám jenom velkou část rodiny, tak víte, že podle školského zákona a ve vzdělávací soustavě probíhá spousta dalších činností, dokonce někteří předřečníci tady zmiňovali třeba ubytování na internátech a tak dále, ale to není pedagogická činnost, takže na ty vám nedopadá ten váš návrh úplně konkrétní ukázka toho, že ten návrh opravdu má legislativní, obsahové, věcné vady. Za čtvrté, ten návrh nemíří na spoustu dalších lidských profesí, které přece také pracují s dětmi, mohou tam vznikat střetové situace, které nedejbože skončí špatně.

Za páté, to jsem vlastně spojil s předchozím bodem, že školský zákon definuje spoustu dalších činností, agend, pracovišť, působišť, kde se nějakým způsobem v české vzdělávací soustavě pracuje s dětmi, ať už jsou to mnou zmíněná školská ubytovací zařízení, ať už to jsou školská výchovná zařízení, domovy mládeže, školské sportovní kluby a tak dále.

A poslední bod: prosím vás, jestli žijeme v domnění, že mladiství pachatelé a já je nikdy hájit nebudu, jenom si myslím, že si zaslouží jiný přístup než dospělí pachatelé tak kdo, prosím vás, z mladistvých pachatelů čte trestní zákoník? To opravdu žijeme v iluzi, že změnou několika paragrafů trestního zákoníku zabráníme mladistvým pachatelům v páchání případné trestné činnosti? To je podle mě úplná iluze a takhle svět nefunguje. Dneska jsme v jiných bodech mluvili o výchově a jsem rád, že některý z předřečníků, teď už nevím který, to zmínil. My bychom přece těmto negativním jevům měli primárně předcházet tím, že bude fungovat výchova v rodině, tím, že nebudeme do českého právního řádu a tím, prosím vás, nemyslím debatu o stejnopohlavních svazcích že nebudeme do českého právního řádu vnášet nesmysly, že výchova v rodině bude fungovat láskyplně, ale přísně, že výchova ve školách bude fungovat vstřícně k dětem, ale velmi přísně, že školám dáme nástroje, aby ty děti mohly vychovávat, a ne že budeme školy zahlcovat byrokracií.

Ta debata mně vůbec nevadila, vůbec mi nevadí, že jsme ten bod zařadili, ale podávám návrh na zamítnutí návrhu v prvním čtení. Znamenám si podaný návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Jasně že mladiství pachatelé nebo obecně nečtou trestní zákoník, ale existuje něco jako obecné povědomí, že se to řeší jinak, což už může ovlivnit chování. Říkám: může. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho ani do obecné rozpravy, ani k faktické poznámce. Končím tedy obecnou rozpravu.

Děkuji za závěrečné slovo. Nyní bychom tedy měli přistoupit k hlasování.

Ještě mezitím, než dorazí kolegové, načtu jednu omluvu: omlouvá se pan poslanec Svoboda Bohuslav na celý jednací den z pracovních důvodů.

Počet poslanců se pomaličku ustálil. Znovu budu informovat, že nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Haase, který zazněl v obecné rozpravě, a sice návrh na zamítnutí návrhu v prvém čtení.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.